Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Pan předseda Hamáček bude dnes hlasovat s náhradní kartou číslo 10.

Dnešní jednání zahájíme bodem 290, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace.